Ale nyní ještě k jednomu většímu problému a to je vydávání občanských průkazů osobám například starším 70 let. Mně přijde poměrně scestné, abychom tyto staré lidi tahali na úřady například po deseti letech, protože máte lhůtu deset let platnosti občanského průkazu, a ti lidé musí nějakým způsobem na ten úřad dojít, když platnost občanského průkazu končí.

Mně to přijde jednodušší. Ušetří to peníze jednak úřadům, i starosti úřadům a starosti rodinám.

Proč jim to opravdu ale takto striktně nařizovat zákonem po deseti letech? Takže mě by zajímal názor pana ministra a nebo názor samotného ministerstva, jak to udělat s těmito lidmi, protože pokud zákon budeme otevírat, bylo by dobré se i nad tímto zamyslet. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Nyní tu mám faktické poznámky nejprve paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Leo Luzar. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem poslouchala obecnou rozpravu, a tak jak jsem si původně počítala důvodovou zprávu, tak jsem si četla, že vše bylo konzultováno s krajskými úřady.

Jsou ochotní, všechno se snaží stihnout, ale nestačí jim každopádně už vybavení, které mají. Vím, že pan ministr mi na to určitě odpoví, že nemá finanční prostředky, a já zase budu říkat, to říkal pan Zbyněk Stanjura, že výkon státní správy je podfinancován, a točí se to pořád kolem dokola.

Jinak legislativní změny beru tak, že mnohé vycházejí z praxe, zkušeností, což je dobře, ale vidím tam také ještě řadu otázek, které by se měly ve výborech projednat.

Takže to tady zdůrazňuji, abychom o tom věděli, jak to prakticky chodí. To je opravdu bolestné! Děkuji. Děkuji paní poslankyni. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, já jenom dva krátké dotazy. První dotaz na pana ministra ohledně dost výrazného problému zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadech. A teď nemyslím zneužívání obvyklé, kterého jsme svědky, ale zneužívání, kterého jsem byl svědkem v rámci komunálních voleb, kdy občané nemající osobnostní souvislost s místem voleb v obci nebo v městských částech, aniž by si pořídili nemovitost, popřípadě byt, na který by mohli napsat svůj trvalý pobyt, tak učinili na úřadě a zapsali se s adresou trvalého pobytu na úřadě a čile kandidovali, popřípadě byli zvoleni v rámci komunálních voleb. Toto považuji za obcházení zákona a dost výrazné zneužívání institutu trvalého pobytu na úřadě. A druhá věc, která míří spíše do řad státní správy.

Vzorným příkladem je parlament, kde takováto jednoduchá aplikace této strojové čtečky by urychlila hromadu odbavování a ztráty času občanů vyřizujících na státní správě své činnosti. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych navázal na svoji milou kolegyni Janu Fischerovou.

Já bych chtěl vědět, jestli za tím také půjdou peníze, protože už teď mnoho obcí třetího stupně s tímto bojuje. A druhý dotaz mám, co se týká občanských průkazů. Je napsáno, že ztráta, zničení, poškození je špatně oceněna stokorunou. Ale pane ministře, chybí tam, jak to chcete řešit. Protože v dalším odstavci je napsáno, že pokud někdo chce titul, tak to bude zpoplatněno 200 korunami, ale v tom prvním není napsáno nic. Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Další faktickou poznámku má pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče. Já bych měl pro pana ministra a pro nás všechny podnět pro projednávání ve výborech. A v duchu tohoto zákona, že pokud chcete mít trvalý pobyt na nějaké adrese, tak musíte mít buď vlastnictví, anebo nájemní smlouvu, tak já bych doporučoval souhlas obce.

A převážným důvodem není to, že ti lidé nemají kde bydlet, ale velmi často se vyhýbají svým povinnostem. Já si myslím, že ne. To přece není možné! To jsou všechno věci, které by obecním úřadům pomohly, a věřím, že tohle budeme bez předsudků a bez toho, kdo je z vlády a kdo je z opozice, debatovat, protože to je užitečná věc. To číslo je obrovské. Když požádáte starosty, tak oni vám to vyčíslí. To není prostě normální.

Byl bych rád, kdybychom tu debatu vedli, otevřeli.